No já vím, čím to je. Je to politickou kulturou těch, co mluví, možná i lidskou. To je přece jasné. Co jsem to chtěl říct?

My jsme chtěli cenovou mapu, to by bylo jasné jak facka a nic by se nemuselo prokazovat. Vláda nám náš návrh zákona zamítla s tím, že připraví vlastní, kvalitnější zákon.

Cenová mapa návrh, který jsme vypracovali se starosty Šluknovska, samozřejmě starosta Bystřice pod Hostýnem, s tím jsem to konzultoval také a s dalšími postiženými oblastmi. Nikdo nemusí nic dlouhodobě prokazovat a je to dané a nikdo nemůže spekulovat. Toto bylo zamítnuto. A podívejme se, jak je tedy navržen vládní návrh. V § 33b návrh specifikuje podmínky vyplácení doplatku na bydlení v takzvaných prostorech jiných než obytných a umožňuje vyplácení doplatku na bydlení na prostory, které nejsou primárně určeny k bydlení.

A o tomto pozměňovacím návrhu budeme hlasovat. Už jsem zaregistroval, že se to nelíbí mnohým poslancům ve vládní koalici, nejenom nám v Úsvitu.

Tak už předem říkám, že s tímto pozměňovacím návrhem zásadně nesouhlasíme, a řeknu vám proč. Záměr chápu. Byť jsem si musel poté, co jsem pochopil sociální přístup a skutečné sociální cítění některých zástupců vlády, například pana Dienstbiera, tak asi chtěl umožnit podporu těm, kteří bydlí třeba v zahradní chatce. Možná, nevím. Uniká mi ovšem, jak vlastně předmětná novela zákona o hmotné nouzi řeší možnost zneužívat dávky mezi některými podnikateli.